Nejraději bych si přál, abychom skutečně tuto zbytečnou buzeraci našich podnikatelů zrušili v uvozovkách na věčné časy. Pokud by se pro to ve Sněmovně nenašla většina, tak je tam celá řada pozměňovacích návrhů, které to přerušení prodlužují na delší dobu. Čili zastaňme se dneska malých a středních podnikatelů. Nyní s přednostním právem místopředseda Sněmovny Tomio Okamura.

My jsme od začátku říkali, že místo zavádění EET pro malé a střední podnikatele a živnostníky je dobré zavést takzvanou paušální daň po vzoru Německa, to znamená, stát má své daně jisté, protože daně se platit mají, takže stát má své daně jisté, zároveň nestoupá byrokracie na straně živnostníků a malých podnikatelů, a ta byrokracie nestoupá ani na straně státu, protože nejsou potřeba další síly na straně úřadů. A teď tady vláda navrhuje odložení EET do konce roku pro všechny vlny.

Ale to víme. Ty údaje jsou známé.

Tak to navrhuje SPD dle oboru činnosti a obratu.

Protože znova říkám, SPD říká, daně se platit mají a musí, protože jinak nebudeme mít na zdravotnictví, na školství, na policii, na hasiče, na infrastrukturu a podobně.

A teď vlastně znova zopakuji, pan premiér Babiš nám řekne na odklad EET do konce roku, že se vlastně nic neděje. No tak aby se taky něco dělo z hlediska daňového výběru, když to v podstatě ani nefunguje.

A v České republice ty živnostníky vláda opravdu řekl bych až týrá byrokraticky, v podstatě odrazuje je vším možným od podnikání, přitom ti živnostníci chtějí jedinou věc.

Nikoho nezatěžujeme.

Ale prostě my nechceme už žádnou další buzeraci ani žádné další obtěžování, žádné další složité vyplňování.

Mě by to skutečně zajímalo. Takže opravdu by mě to zajímalo. A rád bych od vás měl tu odpověď, protože zjednodušit živnostenské podnikání tak, aby lidé měli chuť se sebezaměstnat. Víte, proč o tom tady tak dlouze mluvím? A stát musí lidi motivovat k tomu, aby se sebezaměstnali.